Kolik bylo času na to všechno?

Další s faktickou poznámkou vystoupí pan předseda Výborný.

Jenom připomenu, protože bych byl rád, abychom ty věci říkali fakt férově a pravdivě: to, že ten zákon projednáváme v legislativní nouzi, bylo projednáno s předsedy poslaneckých klubů nebo bylo to dáno na vědomí, ale také s dostatečným předstihem. Čili opravdu tady nikdo po nikom nechce, aby zpracoval pozměňovací návrhy v řádu hodin.

Pojďme prosím tedy se tomu tisku věnovat věcně, protože mám pocit, že tady na tom principu samotném se asi shodneme. Děkuji pěkně.

Musím reagovat ještě na kolegu, ctěného pana kolegu Bendu. Já si nenechám vyhrožovat a házet na sebe nějaké výhrůžky, že když něco neschválíme, co on přinese v legislativní nouzi, že za něco můžeme. Já to nechci prodlužovat, ale měl by si zamést nejdřív před vlastním prahem, jak se tomu věnuje, a pak nám tady vyhrožovat, to za prvé. Takže bohužel, když vy, tak já musím reagovat taky. A za druhé, ano, za mě byla chyba, že jsme vám vyšli vstříc a tu lhůtu zkrátili, ale kdybyste dostali na pozměňovací návrh vy jeden den, protože my jsme výbor pro veřejnou správu měli ve středu, ve čtvrtek byl státní svátek a dneska už chcete druhé čtení, tak mě konkrétně třeba pan Adamec umlátí jako malýho kluka. Takže asi tak. S další faktickou vystoupí pan poslanec Mašek, připraví se pan poslanec Adamec.

Takže já si myslím, že tahle výhrůžka a tento argument pro to, že musíme jednat velmi rychle, je lichý. Nyní pan poslanec Adamec.

Já si myslím, že ten problém je tady jasně nastavený, a ten problém je čas.

Děkuji.

Vracíme se do rozpravy. S přednostním právem je přihlášena paní předsedkyně Schillerová. Už jenom stručně.

A když jsem byla na tom mimořádném rozpočtovém výboru a ptala jsem se expertů, tak jsem se dozvěděla podstatnou věc. Adaptace toho evropského nařízení není jen tak, protože ono to evropské nařízení něco říká, ale už neříká, jak to má národní stát dostat do rozpočtu, a proto se musela přijmout tato národní úprava, tato daňová úprava.

Ano, to je přece jasný projev spolupráce. A zrovna tak bychom ho nevetovali ani tady u tohoto zákona. Takže my jenom chceme říct, že se nám to nelíbí, a že prostě jako opozice už se chceme ozvat a ve svém hlasování projevíme svůj názor. Ano, další do rozpravy je přihlášen pan poslanec Feranec, Připraví se paní poslankyně Peštová.

A je tady asi dostatek právníků.

To je na zamyšlení.

Já jenom bych chtěla na své předřečníky, všechny, co tady hovořili, zareagovat.

Já vím, vy jste všichni kladli věnce, a já jsem si tady hezky pracovala nad zákonem. A opravdu to, že se tady bavíme o tom, že není možnost diskuse ano, dobře, teď půjdeme možná tím zkráceným, pojedeme v legislativní nouzi, všechno odsouhlasíme v jeden den, a jsem zvědavá, protože jsem samozřejmě načetla nějaké pozměňovací návrhy, jestli vůbec k těmto pozměňovacím návrhům zde dojde a bude k nim nějaká diskuse, a jestli budete stejně vstřícní, jako jsme teď vstřícní my k vám. Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Než přejdeme k hlasování o usnesení, ještě načtu omluvy. Zatím jsem zagongoval, aby mohli kolegové dorazit do sálu.